Já nemám žádný čas! Vy mě nebudete omezovat!

Vzhledem k tomu, že ji tady nikde nevidím, tak ji dám na konec pořadí a požádám, aby vystoupila jako další přihlášená paní poslankyně Monika Oborná. Stahujete svoji přihlášku? Dobře. Stahujete přihlášku, nebo...? Pojďte vystoupit na mikrofon. Nemluví s přednostním právem. Slovo uděluje předsedající, to znamená, v tento moment máte vystoupit, jste v sále, já vám zmáčknu časomíru.

Na stenozáznam řeknu, že hovoří předseda hnutí ANO s přednostním právem podle jednacího řádu.

Je to skutečně o tom, že tento čas je určen k načtení pozměňovacích návrhů. Jako další vystoupí paní poslankyně Zuzana Ožanová. Mikrofon je zde dole, standardní řečniště. Já vás požádám, abychom spolu komunikovali přes mikrofon.

Budeme spolu komunikovat pouze přes řečniště a pouze přes mikrofon...

Prosím, vašich pět minut.

To opravdu není možné!

Ale vážení, já při svém typu postavy to fakt vydržím! Děkuji.

Jako další je řádně přihlášený Ladislav Okleštěk. Hlásí se někdo s faktickou poznámkou? Jana Pastuchová. Já vás požádám, abyste umožnili vystoupit paní poslankyni Janě Pastuchové na mikrofon. Je řádně přihlášena s faktickou poznámkou. Já vás prosím, abyste umožnili vystoupit paní poslankyni Janě Pastuchové s faktickou poznámkou. Já vám zapínám mikrofon.

Paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Já děkuji, pane předsedající. Je potřeba, aby tady na mikrofon zazněla jedna věc.

Jako další s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Tomio Okamura. Vážené dámy a pánové, z mého pohledu tady probíhá v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny, probíhá tady politická situace, která mi připadá jako protiústavní politický puč ze strany vládní pětikoalice. My jsme legitimně zvoleni tady miliony občanů dohromady, jsou tady dvě opoziční strany a my se chceme vyjádřit! My máme přednostní práva v souladu s jednacím řádem, chceme mluvit tady k věci, chceme chránit občany, tři miliony občanů proti okradení o jejich důchody, na které mají legitimně nárok podle zákona! Nechte nás mluvit! Nechte nás tady bránit ty občany a přestaňte tady ohýbat ústavu a zákony České republiky!